Takže asi tolik.

Konstatuji tedy, že přerušujeme tento bod, a nebyla ještě ukončena obecná rozprava.

Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přistoupíme tedy k pevně zařazeným bodům, které jsou z volebního bloku.